Chci se zeptat pana ministra, zda má zájem vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobrý den všem. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych se zde vyjádřil k návrhu zákona o hazardních hrách, zákonu o dani z hazardních her a návrhu změnového zákona, které společně tvoří zcela nový regulační rámec trhu s hazardními hrami. Navrhovaná úprava je promítnutí cílů vlády České republiky a s ohledem na probíhající řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie i výsledkem harmonizace s právem Evropské unie. Já tedy vítám, že právě my můžeme přispět ke schválení moderní úpravy v tak důležité oblasti společenských vztahů, jako jsou právě hazardní hry, což lze považovat za mimořádný a přelomový okamžik. Předložené návrhy zákonů nahrazují zcela nevyhovující a zastaralý zákon č. 202/1990 Sb., takže 26 let starý zákon o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a přináší komplexní úpravu provozování hazardních her, a to zejména v podobě důsledné ochrany sázejících a jejich okolí, zajištění opatření k předcházení a potírání sociálněpatologických jevů spojených s provozováním hazardních her, otevření českého trhu hazardních her pro provozovatele se sídlem v členském státě Evropské unie, úpravy provozování hazardních her prostřednictvím internetu, nového postupu povolovacího řízení a v neposlední řadě i zavedení efektivního kontrolního mechanismu. Návrh zákona totiž v reakci na současný nepřípustný vysoký výskyt nelegálního hazardu významně posiluje postavení jednotlivých správních orgánů příslušných oblastí hazardních her.

Dále s důrazem na provedení ústavního práva na samosprávu budou o obecních záležitostech v oblastech hazardu ještě v širší míře rozhodovat obce, avšak za současného zachování práva na podnikání a legitimní očekávání legálních provozovatelů.

Dojde tedy nově i ke zdanění zahraničních provozovatelů a internetových provozovatelů. Navrhují se tři sazby zdanění oproti dnešním dvěma sazbám. Jejich výše se mírně zvyšuje oproti současným sazbám. Tím se navrhované sazby přibližují sazbám v okolních zemích. Konečně se navrhuje zrušení přímých odvodů Českému olympijskému výboru.